Takže se vás dotazuji, zda a co jste v této záležitosti od toho data pro písnické občany učinil. Zda jste oslovil společnost ČEZ. Zda jste si zjistil důvody k odstoupení vítěze z tohoto tendru. Zda jste vyzval společnost ČEZ, aby soutěž zrušila a nabídla bytový fond k prodeji nájemníkům. Mohu vás ujistit, že to je společná vůle jak těch nájemníků hl. města Prahy, tak i vedení městské části Praha Libuš. Prosím, zasaďte se o to, aby ta soutěž byla zrušena a byty byly nabídnuty přímo těm nájemníkům.

A nyní máme interpelaci paní poslankyně Heleny Langšádlové. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný premiére, interpeluji vás ve věci čerpání evropských fondů.

To je pouhá jedna třetina oproti období minulému.

A jak mi napsal jeden z žadatelů, systém permanentně nefunguje, přemazávají se tam data. Výsledkem je neschopnost evropské peníze čerpat.

Na co se čerpají. Slušně čerpá operační program Zaměstnanost, avšak při pohledu do měst zjistíme, že většina těchto prostředků směřuje k posílení počtu úředníků na úřadech práce. Na druhou stranu operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyčerpal pouhých 0,1 % alokovaných prostředků. Za tento stav nese odpovědnost vláda, která nastavila nefunkční systém pro čerpání evropských peněz.

Pane poslanče, máte slovo. Zákon o jednacím řádu, pane předsedající, říká také, že by se ministři měli zúčastňovat interpelací. Chápu, že pan premiér tady nemusí být vždycky a snaží se tu být. Nicméně dnes chybí 14 ministrů. Téměř všichni jsou omluveni. Bohuslav Sobotka pracovní důvody, Bělobrádek Pavel pracovní důvody, Brabec Richard pracovní důvody, Chovanec Milan pracovní důvody, Jurečka Marian pracovní důvody, Ludvík Miloslav pracovní důvody, Marksová Michaela zahraniční cesta, Pelikán Robert pracovní důvody, Pilný Ivan pracovní důvody, Stropnický Martin pracovní důvody, Šlechtová Karla pracovní důvody, Ťok Dan pracovní důvody, Valachová Kateřina pracovní důvody, Zaorálek Lubomír pracovní důvody. To už je otázka, jestli je to lenost, arogance, nebo strach odpovídat takto veřejně na interpelace, na které my jako poslanci, máme právo. Já jsem se vás chtěl, pane premiére, zeptat, protože ministr zemědělství se dlouhodobě neúčastní ani jednání Poslanecké sněmovny, natož interpelací, takže vás budu teď interpelovat s věcmi, které se týkají zemědělství, neboť váš ministr neplní své vlastní povinnosti a neúčastní se jednání Sněmovny ani interpelací. Děkuji, panu poslanci Petru Bendlovi. I že nevyčerpal čas ve své interpelaci. Je to věc jistě závažná, ale je pravda... Nebudu porušovat jednací řád. A nyní pan poslanec Leo Luzar ve své interpelaci. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající.

Mně se jedná o přehled a statistiku, protože na stránkách Ministerstva financí tato agenda sice je krásně znázorněna, ale zrovna tato kauza Diag Human zde není, protože jí má jiné ministerstvo.

Myslím si, že tato agenda je docela důležitá, a dle neověřených informací jsme třetím nejžalovanějším státem ve světě. Děkuji za odpověď. A opět platí, že o ní bude zájem nejen u vás, ale u ostatních členů Poslanecké sněmovny. Nyní paní poslankyně Lorencová. To losování dopadlo dobře. Navazuje. Paní poslankyně, máte slovo.

I kdyby byla tato Sněmovna do posledního místa zaplněna, tak se najde asi jen málokdo, kdo pamatuje její začátek.

Doporučuji vřele.

Jsou tam takové ty základní kroky, které se odehrály, ale ještě před deseti lety. Nebo téměř před deseti lety. Paradoxně od té doby se toho odehrálo samozřejmě mnohem víc.

To přece nejsou žádné drobné!